Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 25. schůzi Poslanecké sněmovny.

Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Adolfa Beznosku a pana poslance Jiřího Petrů. Zeptám se, zda je jiný návrh na ověřovatele schůze. Není tomu tak. Zahájím tedy hlasování a ptám se, kdo je pro, aby se tito dva kolegové stali ověřovateli, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že jsme ověřovateli 25. schůze určili pana poslance Beznosku a pana poslance Petrů. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 25. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Název tohoto bodu by zněl Informace vlády o bezpečnostní situaci v České republice. Navrhujeme pevně tento bod zařadit na úterý 10. února jako první bod. Dále grémium navrhuje vyhovět následujícím žádostem:

Mám zde přihlášky z vaší strany k pořadu schůze. První vystoupí pan poslanec Laudát a po něm pan poslanec Jiří Dolejš.

Pane poslanče, prosím, máte slovo.

Zatím bych ho obtížně slyšel, takže prosím o klid. A prosím ty, kteří chtějí diskutovat, včetně pana ministra školství, mládeže i tělovýchovy děkuji. Prosím, pane poslanče. Takže děkuji za slovo, pane předsedo. Pane premiére, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl zařazení bodu, který by se jmenoval Imigrační politika České republiky. My jsme veřejně avizovali po Novém roce začali jsme tuto problematiku připravovat, není to nic nového a nereaguje to na situaci, která se mezitím dramaticky změnila.

Děkuji vám.

Nechceme tímto požadavkem nijak blokovat předem ohlášený pořad schůze a jsme ochotni akceptovat termín a čas, kdy bude tento bod pevně zařazen. Domníváme se s ohledem na závažnost tématu, že na projednávání tohoto bodu je nezbytná přítomnost pana premiéra Sobotky a pana ministra vnitra Chovance.

Stručné zdůvodnění zařazení tohoto bodu. Již delší dobu Evropa, zejména země Evropské unie, čelí bezprecedentní humanitární krizi v novodobé historii.

Tito uprchlíci se snaží všemi prostředky dostat zejména do zemí Evropské unie. Evropská unie zatím tuto situaci zjevně nezvládá. Za druhé, situaci eskaluje poslední dobou hnutí, které se nazývá Islámský stát. Na útěku přežívají v katastrofálních podmínkách v uprchlických táborech miliony lidí, jak umírněných muslimů... Kolegyně a kolegové, vy mi nedáváte jinou možnost. Pokud chcete konzultovat věci, tak mimo jednací sál!